Co se týká dalších pozměňovacích návrhů, tak s ohledem na to složitě vyjednané kompromisní řešení v roce 2017, které posvětil svým nálezem i Ústavní soud, nelze doporučit pozměňovací návrhy, které toto narušují, zejména tedy jakékoliv nové absolutní výjimky pro povinné subjekty, jelikož oním kompromisem bylo, že všechny státem vlastněné podniky mají zveřejňovat alespoň ty smlouvy, které se přímo nevztahují k jejich předmětu činnosti.

V případě přijetí návrhu by tedy byly chráněny smlouvy, které se týkají zajišťování obrany státu, jeho bezpečnosti, a zároveň by poskytnutí těchto informací nějakým způsobem neohrozilo tuto skutečnost. Z dalších pozměňovacích návrhů, které bych chtěl zmínit, je pozměňovací návrh pana poslance Martínka, který je uveden pod písmenem K, a ten řeší praktické problémy povinných subjektů a zvyšuje právní jistotu ohledně formy zveřejněných smluv.

Tak jak se vyjádřil zpravodaj, na závěr chci tedy ještě uplatnit legislativně technickou úpravu ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem E2.1, a to následovně.